Pamatujete, ne? Ten toho času na útěku Boris Vostrý mě vyhodil z práce.

Jak vám to mám vysvětlovat, když tomu nerozumíte? Nechť mi někdo ukáže, na co jsem neodpověděl. Vrátím se k naší vládě. Absolutně nepochopitelná situace. Zničená pověst. Ale proč? Proč to tak dopadlo? No jednoduše. Protože ČSSD má nízké preference a pan premiér potřeboval něco vymyslet, něco ukázat. Ukázat, že nerespektuje koaliční smlouvu. Tomu nerozumím. Když se v minulosti pan premiér odvolával na koaliční smlouvu a říkal, že nemůžu odvolat ministry, musím se zeptat předsedů koaličních rad, tak jsme se dneska ptali, jestli ta koaliční smlouva funguje. Ale co byla demise? Proč byla demise všech ministrů bez toho, aby to někdo věděl? To je porušení koaliční smlouvy. A návrh odvolání. Moje odvolání, které je bezdůvodné? Chápu, že Ústava je víc než koaliční smlouva, ale proč jsme ji potom podepisovali? Všichni ji podepsali. Všichni koaliční poslanci. Mě to strašně mrzí. Lidi jsou zmatení, nechápou, co se vlastně děje, proč někdo ničí práci všech ministrů. Ale jaké politické moci?

Není to tam. Ale samozřejmě, všem to vyhovuje, tak už říká, že je tam nějaký živý spis. V životě jsem žádný živý spis neviděl.

Já zásadně odmítám, že bych něco ovlivňoval. A řekněte mi, jakou politickou moc já zneužívám. Já vůbec žádnou politickou moc nemám. Řekněte mi jeden případ! To máte asi špatné představy.

Je jasné, že to slouží jenom k mé dehonestaci.

Tam to bylo jasné. Ale na Babiše je jiný metr. A tam to bylo jasné. Ale proč se to tehdy neřešilo?

Říká, měl jsem možnost nahlédnout do spisu. Kdo to je? Já jsem nikdy do žádného spisu nenahlížel. Prosím vás, já bych byl strašně rád, kdyby někteří kolegové, bohužel i z vlády, si uklidili před vlastním prahem. Pokud dneska někdo říká, že já mám rezignovat, protože paní ministryně Valachová rezignovala ještě včera odpoledne nerezignovala, potom jí asi domluvili. Že tam zasahovala policie? Proč o tom někdo mluví?

Takže já skutečně nevím.

Ano, kampaň. Té agentury, která samozřejmě organizuje na mě všechno.

Za to jsme, vážení občané, zaplatili 36 mld. úroků!

A tady je ten rozhovor.

Nic nebylo publikováno. Takže tady říká, že o tom, jak bylo zorganizované a jak vyhrožoval.